Současná vláda přichází s potřebnými, ale bohužel pouze parametrickými změnami v oblasti penzí, aniž by projevila snahu narovnat alespoň některá negativa, která český důchodový systém provázejí. Jak už jsem zde řekl, jistě nelze očekávat, že lze vyřešit tolik potřebnou důchodovou reformu v takto krátkém časovém období, ale jsme přesvědčeni, že alespoň k některým dílčím krokům by se vláda dle našeho názoru odhodlat měla.

Diskriminace žen, které vychovávaly děti, je v řadě ohledů, ať už se to týká základní výměry důchodů, ale jsou zde další související problémy. Je to např. délka náhradní a vyloučené doby při narození dítěte, délka povinné doby pojištění a vůbec ohodnocení mateřství a výchovy dětí ze strany státu. Stát také patřičně neumí ohodnotit osoby opět častěji ženy, a to je potřeba zdůraznit které dlouhodobě pečují o osobu blízkou, zejména jdeli o postižené dítě. Z těchto důvodů jsme připraveni v rámci legislativního procesu předložit naše pozměňovací návrhy, které by alespoň některé ze současně zmíněných problémů řešily. Pevně věřím, že se na změnách, které by pomohly seniorům nejen parametricky, dokážeme shodnout napříč touto Poslaneckou sněmovnou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Jako další vystoupí v rozpravě paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předkladatelko, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Tedy na to, že probíráme takhle závažnou věc, nás tady mnoho není.